Já vás všechny odhlásím.

Návrh na zamítnutí rozhodneme v hlasování pořadové číslo 139, které jsem zahájil. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Děkuji.

Garanční výbor navrhuje souhlasné stanovisko. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Garanční výbor navrhuje souhlasné stanovisko. Pan ministr? Zcela rozdílná stanoviska.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Garanční výbor navrhuje souhlasné stanovisko. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Děkuji, pane předsedající.

Garanční výbor navrhuje souhlasné stanovisko. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji.

Budeme tedy hlasovat o návrzích B1... B5 je hlasovatelné ve dvou variantách, pardon, ano.

Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Nebylo přijato. Garanční výbor navrhuje nesouhlasné stanovisko. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat. Další návrh.

Garanční výbor navrhuje nesouhlasné stanovisko. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Garanční výbor navrhuje nesouhlasné stanovisko.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.